Umím si však představit, co jeho rozhodnutí předcházelo. Pokud se budeme vracet k praxi, kdy se budou odstraňovat odborníci jen na základě jejich mediálních výstupů, ve kterých konstatují holý medicínský fakt, pak žijeme opět v totalitě. Ne však nastolené jedinou vládnoucí stranou, ale ekologickými ekoteroristy a jim podobnými aktivisty. Jejich metody nátlaku a dehonestací jsou shodné. Pan doktor konstatoval jen to, co si myslí podstatná část psychiatrických odborníků. Bohužel většina z nich si nedovolí prezentovat je takto veřejně, asi vědí proč. Vážený pane ministře, žádám vás tímto, abyste se svou osobou postavil za pana doktora. Vyšlete tím jasný signál, že obsazování významných postů u nás neovlivní žádná lobby, ale jen kvalifikovanost a vysoká odbornost. A ráda bych také znala váš osobní názor na tuto kauzu.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Takže zjevně tam zkrátka ty názory byly různé.

Možná že nikoliv. Děkuji. Pane ministře, to odvolání přišlo krátce po jeho rozhovoru na info.cz

Ale prostě to pojmenoval, byla to jeho práce.

My jsme pouze jako Ministerstvo zdravotnictví požádali o zaujetí stanoviska odborné společnosti a následně tedy proběhla ona rezignace.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Já moc děkuji, pane předsedající.